Například firma Škoda, automobilka Škoda, si velice, velice váží a velice sleduje spokojenost zákazníků.

Nyní faktická poznámka pana poslance Martina Kolovratníka. Technickou poznámkou je technické upřesnění na kolegu Petrtýla, a v dobrém. Vůbec to není rozpor. Souhlasím s tím, co říkal. Jenom opravdu upřesnění technické k tomu Německu. On ten systém v Německu je jiný v tom smyslu, že je možno vykonávat prohlídky na řadě míst včetně právě autoservisů. Ale ten systém je jiný v tom, že Německo má takzvané jakoby státní zkušební techniky, autorizované osoby nezávislé. Tak podobně v Německu dojíždějí technici právě na ta místa. Tak to jenom pro ty z vás, které to zajímá, malé upřesnění. Pokud nikoho nevidím, mohu obecnou rozpravu ukončit. Pane ministře, paní zpravodajko? Není tomu tak.

V podrobné rozpravě je jako první přihlášený pan poslanec Martin Kupka, kterému uděluji slovo, a připraví se pan kolega Koten. Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády. Jedná se o jednoduchý pozměňovací návrh, který ale může vlastníkům vozidel přinést důležité ulehčení. Myslím, že jsme možná i někteří z nás zažili, že jsme se o tom, že končí technická prohlídka vozidla, dozvěděli až od policistů, kteří prováděli technickou, resp. náhodnou prohlídku vozidla při zastavení.

Pro stát by to nemělo znamenat žádné významné finanční nároky, protože ta data v informačních systémech jsou, ale byla by to užitečná služba. Je to tak, že dostávají dopředu dva měsíce informaci o tom, že končí platnost jejich občanského průkazu. Tento drobný pozměňovací návrh by užitečnou službu zajistil i pro vlastníky vozidel. Pro ty, kteří mají datovou schránku, automaticky by tu informaci dostávali do svých datových schránek. Samozřejmě že fyzických osob, které mají datovou schránku, je poměrně málo. Ale všechny právnické osoby mají datovou schránku povinně. Budu rád, pokud v třetím čtení pro ten pozměňovací návrh zvednete ruku, protože je to jedna z konkrétních věcí, která by lidem mohla ulehčit život. Děkuji mnohokrát za pozornost.

Děkuji za slovo. Já bych se jenom chtěl touto formou přihlásit k pozměňovacímu návrhu 789.

Děkuji za slovo.

Tak já také děkuji.

Děkuji.

Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Děkuji. To byl poslední písemně přihlášený do rozpravy. Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím. Nepadl žádný návrh na hlasování ve druhém čtení. Není tomu tak. Končím tedy druhé čtení tohoto návrhu, bodu č. 11. Děkuji panu ministrovi, děkuji paní zpravodajce.